Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Paní ministryně, to opravdu myslíte vážně, to, co jste tady říkala, že začneme snižovat byrokracii v podnikání tím, že budeme restrukturalizovat nějakou vládní komisi BOZP a budeme dělat manuály? To opravdu myslíte vážně?

Děkuji.

Tento revizní technik by stejnou činnost chtěl dělat v působnosti Ministerstva obrany, tak musí mít povolení od Ministerstva obrany. Bude to chtít dělat na Ministerstvu dopravy, musí mít oprávnění od Ministerstva dopravy. Bude to chtít dělat u Ministerstva vnitra, musí mít oprávnění od Ministerstva vnitra.

A musíme se ptát, zda ty výjimky jsou nutné. To samé platí i o Ministerstvu obrany, kde tento zákon také hovoří pouze o tom, že budou mít nějaké výjimky. Takže jednou si uděláte zkoušku revizního technika, a v dalších čtyřech resortech to funguje úplně obráceně. Tak děkuji. Nic. Dobře.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. A chtěl jsem se zeptat buď paní ministryně, nebo paní zpravodajky na otázku té jedné povinnosti, kterou ten zákon nově zavádí, to znamená, že se má hlásit incident v případě, že hrozí škoda nad 5 milionů korun, jestli se nemýlím. Co s tím ten úřad bude dělat. Na co to hlášení potřebuje a jak s tím naloží, když firma nově má povinnost nahlásit ten incident. Děkuji. A nyní pan poslanec Kubíček.

Dobrý den, dámy a pánové. Myslím si, že tady opravdu je trošičku riziková ta norma ve vazbě na podnikání.

Ale souhlasím s tím, co říkala paní ministryně, že máme dneska starou normu, to bezpochyby ano, a že je potřeba udělat novou normu, ale tak jak jsem to skutečně proletěl očima, tak si myslím, že to je velký dopad na podnikání, protože dneska už všichni podnikatelé musíme reevidovat už málem úplně všechno a všichni na nás mají neuvěřitelné množství bičů.

Není tomu tak. Takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Navrhuje někdo přikázání jinému výboru?

Já zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl tedy přijat. Já konstatuji, že jsme návrh přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu, a ptám se, jestli má někdo návrhy na nějaké další výbory. Pan poslanec.

Já děkuji, to jsou dva návrhy.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. A ještě je zde jeden návrh a to je přikázání výboru pro obranu jako dalšímu výboru. Já zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Takže já konstatuji, že jsme návrh přikázali výboru pro bezpečnost jako dalšímu výboru a jiné návrhy, které by v tuto chvíli měly být hlasovány, nezazněly.

Prosím.

Pane poslanče, bude?